Vyhlášení lhůty na podávání návrhů na členy výborů Poslanecké sněmovny

Já bych vás rád seznámil s tím, že volební komise na své druhé schůzi dne 26. listopadu přijala usnesení číslo 12, a dodám také, po dohodě s předsedy politických klubů. Tímto usnesením stanovujeme lhůtu pro podávání návrhů na členy výborů Poslanecké sněmovny, a to do příštího týdne do pondělí 2. prosince do 18 hodin večer. Žádám poslanecké kluby, resp. jejich zástupce, aby ve stanovené lhůtě předložili své návrhy tajemnici volební komise. Je to místnost číslo 209 A zde, ve Sněmovní ulici číslo 4. Děkuji. Já se zeptám, zda si někdo přeje k tomuto sdělení pana předsedy volební komise vystoupit. Nikoho nevidím, a tím pádem projednávání tohoto bodu končím a všichni víme, do kdy tato lhůta byla stanovena. Nyní nás čeká projednávání dalších bodů. Těmi jsou zákonná opatření Senátu. Předtím, než se pustíme do jednotlivých bodů, navrhuji, abychom umožnili vstoupit předsedovi Senátu Parlamentu České republiky panu Milanu Štěchovi, který byl pověřen informovat Poslaneckou sněmovnu o průběhu projednávání zákonných opatření v Senátu. To je věc, o které musíme hlasovat. Proto zahájím hlasování. Ptám se, kdo souhlasí, abychom umožnili vystoupit panu předsedovi Senátu, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Hlasování má číslo 14.

Vítám zde pana předsedu Senátu Parlamentu České republiky pana Milana Štěcha.